Takže i kdyby ovšem cíle na Evropské radě neprošly... Ničí Evropu!

Tyto návrhy se na Radě Evropské unie pro klima, případně pro energetiky hlasují v kvalifikované většině, takže bychom stejně ničeho nedosáhli, jen bychom dostali z rozpočtu podstatně méně peněz.

Tak snad pan premiér, někdo mu řekne, že by bylo dobré tomu Bartošovi, protože je totálně neschopný v čerpání evropských peněz, pokud samozřejmě tato vláda chce pomáhat obcím a dát peníze pro ty starosty.

Co tam řeší, to nevím tu linku, samozřejmě.

Není to pravda, pane premiére.

Ano, ten u toho byl.

Pokud by to snad někdo chtěl rozporovat, můžete si z nich části přečíst, ale návrhů je čtrnáct. Každý má několik stran a všichni poslanci je měli k dispozici již v době schvalování.

Pan premiér Fiala, stejně jako vy všichni, dobře víte, že skoro každá rámcová pozice začíná tím, že obecně pochválí, ale aspoň v legislativním návrhu, aby nenutila vyjednavače ve sjednání výlučně negativním způsobem.

Posléze však v částech, které pan premiér Fiala již necituje, jasně stanovuje limity pro vyjednávání.

Naopak, my jsme vybojovali tu skvělou pozici: není závazek a balík peněz, které nečerpáte.